Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: paní poslankyně Balaštíková zdravotní důvody, pan poslanec Benešík do 15.30 pracovní důvody, pan poslanec Birke pracovní důvody, pan poslanec Böhnisch zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil zdravotní důvody, paní poslankyně Černochová zahraniční cesta, pan poslanec Číp zdravotní důvody, pan poslanec Farský zahraniční cesta, pan poslanec Gabal rodinné důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík pracovní důvody, pan poslanec Holeček zdravotní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, pan poslanec Chalupa zahraniční cesta, pan poslanec Jakubčík od 14.45 do 16 hodin pracovní důvody, pan poslanec Kádner zahraniční cesta, pan poslanec Klučka zahraniční cesta, pan poslanec Kučera osobní důvody, paní poslankyně Matušovská zdravotní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová osobní důvody, pan poslanec Pfléger rodinné důvody, pan poslanec Pražák zdravotní důvody, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Snopek zdravotní důvody, pan poslanec Šincl bez udání důvodu, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Vondráček zdravotní důvody a pan poslanec Zemánek pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády bez udání důvodu, pan ministr Brabec zahraniční cesta, pan ministr Chovanec zahraniční cesta, pan ministr Chvojka zahraniční cesta, pan ministr Ludvík osobní důvody, pan ministr Pelikán rodinné důvody, paní ministryně Valachová rodinné důvody a pan ministr Zaorálek pracovní důvody.